Dovolte mi ještě jednu poznámku. Pan poslanec Benešík tady velmi správně řekl, že čerpání evropských fondů je národním zájmem. A to je prostě pravda. Ty peníze máme k dispozici, ty jsou nám přiděleny a my se musíme snažit je co nejlépe vyčerpat. Zájem Evropské komise je, abychom jich část samozřejmě nevyčerpali. Když uděláme jakoukoliv chybu, budou následovat autokorekce, bude následovat snižování té částky a je to logické. Ale Sobotkova vláda, a nezlobte se na mne, lidé, kteří jsou tam za hnutí ANO, teď ohrožují čerpání těch finančních prostředků a dávají Bruselu nástroj na to, aby nám nemuseli co nejvíc těch peněz opravdu nakonec poskytnout. Pane ministře financí, je to vaše odpovědnost.

Já vám děkuji.

Ta auditní jednotka patří, nebo nepatří na Ministerstvo financí? Já myslím, že všichni známe odpovědi. Je to součást Ministerstva financí, jsou to úředníci, které platí český stát a podléhají náměstkovi Wagenknechtovi.

Je to úplně něco jiného a ten problém se opakuje. A já žádám vládu a premiéra, aby dělali pořádek s náměstky.

A co se stalo? Nic. Zůstal tam. Máme tady náměstka, shodou okolností zase sociálního demokrata, který říká a píše České národní bance, že tady máme podvodně stanovený PRIBOR. Co se stane? Zase nic, zase tam je.

A co se stane? Nic! Ministři rozhodují, ne náměstci! Podle mě je to nebývalá praxe. To není možné, aby náměstek kritizoval, nebo šel proti ministrovi téže vlády.

To bychom spadli. To fakt není možné.

Děkuji. Nyní eviduji dvě řádné přihlášky do rozpravy. První je pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Černoch. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nevím čím. Když to tady poslouchám, paní ministryně svolala nějakou tiskovou konferenci, tam říkala, co říkala, ty hlavní věci dneska zopakovala. Od pana vicepremiéra jsme slyšeli formální vyjádření. A bylo by to k smíchu, pokud by se nejednalo o 560 nebo kolik miliard. Já bych jenom pro upřesnění, co to vzniklo a je škoda...

Tak možná byste mohl říci, proč tenkrát jste ten audit komentoval.

Nicméně zeptám se ryze technicky. Dneska už se mluví o auditu.

Za další.

Nebudu mluvit o kriminalizaci.

Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Černoch, řádně přihlášený do rozpravy.

Ty evropské dotace, ty evropské peníze jsou národním zájmem bez jakékoliv politiky, nebo alespoň tak by to mělo být. A je tady otázka, jestli mohu poprosit o přímou odpověď ať už pana ministra Babiše, nebo paní ministryně Šlechtové. Je to téměř půl miliardy korun. Půl miliardy korun jsou obrovské peníze, za které by se dalo pořídit mnohé, a ty peníze bude potřeba nějakým způsobem nahradit nebo zaplatit.